Prosím paní poslankyni Melkovou. Připraví se pan poslanec Bartoš, poté pan poslanec Blažek.

Já osobně si myslím, že největším problémem je to vůbec pochopit, co to je duševní vlastnictví, protože to je ten důvod, proč tady potom narážíme na to, kdo má a kdo nemá právo pouštět si ve svých provozovnách, jakou chce muziku.

To je všechno. Skutečně vraťme se k tomu pochopení, co je a kdo má právo na duševní vlastnictví.

Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Bartoše. Připraví se pan poslanec Blažek. Jestli tady jsou lidé, kteří hlasují o autorském právu a nemají, neznají právní definici duševního vlastnictví, nebo jakým způsobem je uchopena veřejná produkce, tak bych dal panu Bláhovi možná za pravdu. Bylo by to hlasování od stolu.

A já si skutečně myslím, že když jdeme už na poli Poslanecké sněmovny s nějakým návrhem, tak to není nějaká diskuse, která probíhá jako třeba i na odborných grémiích.

A vedeme soudy i u Evropského soudního dvoru. Doufám, že budete tedy tím správným partnerem. Ale prostě to ne že není nefér, to je prostě zjevná lež. Děkuji. Prosím pana poslance Blažka. Připraví se pan poslanec Bláha. Děkuji za slovo. A řeknu proč. A nemám rád taková ta jednoduchá řešení, nebo jednoduché nálepky. Bohužel někdy to, čemu se říká třeba kulturní fronta, nebo umělci obecně někdy přehánějí svou ingerenci do politického dění, čímž vyvolávají některé averze, které se jim občas mohou nějakým způsobem vracet. To si myslím, že tady trošku u části Sněmovny cítím. Snad jenom řeknu, v čem je ta příčina u našeho národa.

Prosím pana poslance Bláhu. Jak jsem říkal již několikrát, já nejsem spokojen s podobou autorského zákona. Ale vzpomeňte si na sebe, když přinesete do Poslanecké sněmovny nějakou myšlenku, nějaký návrh, nějaký zákon, jak se všichni oháníte: to je moje, to jsme my přinesli, to jsme my zavinili, nebo to my jsme přednesli, to my jsme zařídili. Ale my za to máme ty svoje jistý peníze. Jenom to, že to vymyslel.

Nemůžou ty peníze ve většině zůstat v těch agenturách. A o to ty poplatky budou menší. Máme digitalizaci. Vy jste v tom odborníci. A já budu jenom hrozně nadšen, že až budu hrát zábavu, tak se nebudu muset stydět za to, že ten pořadatel musí za písničky, které hraji, zaplatit autorské OSA daleko víc než mně. Děkuji za pochopení. Také děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Pávka. Děkuji ještě jednou za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, ta debata se ubírá přesně tím směrem, před kterým jsem varoval. To znamená, jako buďto ti, anebo oni. A jaksi zapomínáme přece na ty agentury, které to prostě dojí. Přece tohle není o zpochybňování duševního vlastnictví a nároku na odměnu za něj.

To znamená, tam je to už zaplaceno. To je ten problém. To tady právě nechceme řešit a nechceme se dostat do té situace, kdy půjdeme proti sobě. Víte co?

Vždyť i my jsme tam okomentovaní. I my jsme odvysíláni ve veřejném prostoru.

A jestli mají umělci problém s tím, že jsou okrádáni těmi agenturami, tak ať si to s nimi prostě vyřídí. Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Obornou. Tak ne. Prosím pana poslance Michálka s přednostním právem předpokládám. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona není o tom, jestli budeme uznávat nebo neuznávat duševní vlastnictví nebo autorské právo. To tady uznáváme všichni.

Můžeme se zeptat pana kancléře, kolik odvádí Poslanecká sněmovna.